Prvním bodem dnešního pořadu schůze je

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

Děkuji, pane předsedo.

Prvním okruhem je zpřísnění úpravy procesu povolovacích řízení tak, aby byl maximálně omezen počet rizikových subjektů, kterým je umožněno nakládat s vybranými výrobky podléhajícími spotřební dani. Účelem tohoto opatření je zamezit daňovým podvodům souvisejícím s ilegálním přimícháváním nezdaněných zvláštních minerálních olejů do pohonných hmot, zejména do motorové nafty. Dále se navrhuje změnit maximální výši zajištění spotřební daně u daňových skladů minerálních olejů ze současných 100 milionů korun na 1,5 miliardy korun, a to v případě poskytnutí finančních prostředků na depozitní účet správce daně. Totožná maximální výše zajištění daně se navrhuje zavést také v případě, jeli zajištění daně poskytnuto prostřednictvím finanční záruky. Součástí této řádné novely je rovněž změna zákona o povinném značení lihu.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu ministrovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru.

Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, jak už bylo řečeno, jedná se o větší novelu, jejímž cílem je přijetí nezbytných opatření ke zlepšení efektivity výběru daně a zamezení zneužívání a obcházení daňových předpisů. Tak jak bylo řečeno, v prvém čtení byl předložen k projednání rozpočtovému výboru, když návrh také byl podán, aby se projednal v hospodářském výboru, který nebyl Sněmovnou přijat. Na minulé schůzi vážený pan poslanec Volný předložil návrh na zkrácení lhůty k projednání sněmovního tisku 290 ve výborech o 30 dnů, tedy na 30 dnů, a tento návrh byl Sněmovnou schválen.

Výbor na základě hlasování doporučil Poslanecké sněmovně tento návrh schválit bez připomínek.

Za druhé zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky, což jsem tímto učinil. Děkuji za pozornost. Děkuji panu zpravodaji za jeho zpravodajskou zprávu. Otvírám obecnou rozpravu, do které jako první je přihlášen pan poslanec Petr Adam. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobré odpoledne. Stávající text zákona vyžaduje, aby vztah mezi osobami, které nakupují plyn pro vytápění jimi provozovaných objektů v objemu nad deset tun ročně, splňoval stejné požadavky, které jsou obvyklé pro velké komerční odběratele plynu.

Přijetím návrhu se hranice pro povinné vlastnictví zvláštního povolení posune z deseti na dvacet tun. Tímto krokem nevzniká riziko daňových úniků. Sníží se však administrativa a zlepší se konkurenční podmínky mezi dodavateli plynu. Děkuji panu poslanci Adamovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.